To byla poslední přihláška do rozpravy, kterou jsem měl.

Není tomu tak. Budeme postupovat podle jednacího řádu.

Prosím o nastavení kvora. Děkuji.